Za této příznivé konstelace je potřeba přičíst sedm měsíců do ostrého startu, to jsme se tam jasně dozvěděli.

Velká část anonistů si přece obstrukce v hloubi duše přeje. Na včerejším podvýboru jsme dále dlouze diskutovali bezpečnost a ochranu dat.

Nemyslete si, že tohle bude zadarmo. Dále jsme se dotkli pravděpodobnosti úniku dat.

Já prostě nezměním názor, že jde o šmírování lidí a je to nebezpečný nástroj na sběr dat, se kterými půjde velmi dobře kšeftovat. V kombinaci se zaměstnáním pana ministra špatný koktejl.

Na podvýboru nám bylo úředníky přesně popsáno, jak bude systém fungovat. Vše, co je online na internetu, já tvrdím, že je nebezpečné zeptejte se na to například pana premiéra, své o tom ví civilizovaná západní Evropa neboť, podívejte se, EET online má opravdu jenom Chorvatsko a Slovinsko. Prostě proč to nemají v civilizovaných státech západní Evropy? Zeptali jste se na tuhle otázku? Proč to je pouze na tom Balkáně? Ale oni je nevybírají a to jsme se dozvěděli. A v Chorvatsku nám to řekli také.

První důvod byla situace kolem věcného záměru návrhu. Protože věcný záměr u tohoto zákona prostě nebyl napsán. Já tvrdím, že se do zákona nepíše jen tak pro nic za nic. Slouží k tomu, aby na politickém kolbišti byl představen hlavní problém, načrtly se možné varianty jeho řešení.

Věcný záměr prostě nahradil RIA a pomocí účelově nastaveného bodování si tam vyhodnotilo varianty. A tím vyvolává dojem, jako by expertní řešení bylo tím řešením nejoptimálnějším, jako by šlo o optimální variantu, která je zřejmá všem. Také jsme si tuto premisu potvrdili na včerejším podvýboru. Ve skutečnosti volba modelu vždy závisí na politické představě správné regulace, která je odlišná v konzervativní, liberální nebo socialistické ideologii. Jestli politická garnitura zvolila správný postup, se ukáže po volbách, což expertní rozhodování nikdy nemůže nahradit. To by byl konec demokracie a nástup oligarchické vlády jediného osvíceného panovníka, který díky svým nezávislým a apolitickým poradcům může řídit stát jako firmu.

Důvodová zpráva k zákonu jasně říkala: Navrhovaná právní úprava nemá dopad na standard ochrany soukromí a osobních údajů. Neustále všem opakuji: Předkladatel tímto zamýšlí největší zpracování osobních údajů v historii České republiky podnikatelů, fyzických osob. A co udělá navrhovatel? Vyhodnocení dopadu na soukromí prostě odbude jedinou nepravdivou větou, že to nebude mít zásah do osobních údajů. Nebude. Tak příště vám vysvětlím. Děkuji. Můžeme pokračovat, ale máme před sebou už tři faktické poznámky pana poslance Kučery, Pilného a Laudáta. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní pan poslanec Ivan Pilný k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A jak se to asi přenáší do těch systémů? Ručně? My jsme na chvostu Evropy v tomhletom. A jestliže přistupujeme k novým a moderním systémům, tak je to naprosto namístě. A to, že se dostáváme konečně aspoň na začátek toho pelotonu, to je úplně v pořádku.

To by byli blázni. Nyní další faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Já bych navázal na svého předřečníka. Nevím, jestli vás tady někdo prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, krmí nesmysly. Poprosil bych a dávám procedurální návrh na přerušení této schůze, nebo ať vystoupí okamžitě ministr financí a odpoví na všechny ty věci a předloží důkazy, že je všechno jinak, než tady říkal poslanec Koníček. Já to považuji za zcela zásadní, protože potom se dostáváme do situace, že už nevíme, čemu od něj máme věřit a čemu ne. Přiznám se, že takhle bezostyšné lhaní tady od roku 2006 nepamatuji. Takže dávám procedurální návrh, aby se tahle schůze přerušila.